Takže rozhodně v tomto směru podporujeme.

Protože si myslím, že opravdu se musíme zastat i těch, kteří ne vlastní vinou se stanou sousedy lidí, kteří bohužel takto k sociálním dávkám a sociálnímu systému přistupují. Já vám také děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásíte do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Není tomu tak. Žádné návrhy nepadly, v tom případě zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji tři přihlášky.

Nyní paní poslankyně Pastuchová, připraví se pan poslanec Fiedler. Děkuji.

Jedná se o zrušení nadbytečného dokumentu motivačního plánu, který se tam dal, jak řekla kolegyně Adamová, jedná se o možnost obcí se podílet dále a ne je z toho vyjmout.

Děkuji, já už jen stručně.

Děkuji kolegyni Adamové za podporu a věřím, že i Poslanecká sněmovna podpoří tento návrh, který alespoň částečně může přispět minimálně k omezení tohoto problému. Táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Žádné další návrhy nepadly, končím druhé čtení tohoto návrhu a děkuji vám.